Dávat výkladová stanoviska. On to nikdy neudělal.

Zdůrazňuji, že tuto odpovědnost nesla i vláda Petra Nečase, protože já jsem tyto iniciativy jako ministr financí podnikal v době vlády Petra Nečase a vláda Petra Nečase neměla sílu sjednotit výkladová stanoviska pro účely praxe.

Orgány exekutivy tady jednoznačně vystavily našeho kolegu pana poslance Svobodu příkoří a bezpráví.

Já bych tedy velmi prosil o podporu návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády o veřejnou omluvu poslanci Svobodovi za bezpráví a příkoří, které mu způsobily orgány činné v trestním řízení.

Nyní má s přednostním právem slovo pan ministr spravedlnosti. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice pozorně jsem poslouchal celou debatu, která je debatou nad mimořádně závažným tématem, ale po pravdě tématem, které se vůbec netýká jenom politiků. Uvědomme si, že každý, kdo je trestně stíhán, a ukáže se nakonec, že byl nevinný, tak je tím velice vážně poškozen ve svém okolí. A nedá se nic dělat, v trestním stíhání k tomu vždycky docházelo, dochází a docházet bude.

Jde o to, že toto prostě musí existovat, a je jenom otázka, nakolik jsme schopni to omezovat. Je pozoruhodné, že je to opozice, která dnes volá po větší ingerenci politiků do činnosti státních zastupitelství, jestliže ještě asi před měsícem ostře kritizovala Ministerstvo spravedlnosti, pokud se pokoušelo jakkoli omezit nezávislost státního zastupitelství.

My se domníváme, že jediné, co můžeme udělat, není, že si zajistíme nějaký nástroj zásahu do jednotlivých řízení, to nemůžeme dopustit, ale že to je zvyšování kvality těch řízení.

Takže z tohoto důvodu pracujeme na novém zákonu o znalcích, protože si myslím, že ten problém je z velké části problémem znalců, kteří tam to jedno číslo dají, to je úplně absurdní. Pracujeme, jak víte, na přípravě specializovaného státního zastupitelství, jehož cílem je, aby tam byli lidé, kteří tomu rozumějí. Tím si myslím, že značná část toho problému by mohla odpadnout. Ale důvod, proč jsem v tuto chvíli vystoupil, je jiný.

Tam je totiž ta situace prostá a paradoxně je to právě případ, kdy nám kontrolní mechanismy, které jsou nastavené v trestním řízení, fungovaly.

Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Pane ministře, když jste řekl, že je paradoxní, když opozice teď volá po větší ingerenci politiků, tak jste nás buď neslyšel, nebo poslouchat nechtěl, nebo poslouchat neuměl. Připouštím, že tyto varianty se nevylučují. My voláme po větší odpovědnosti.